Chtěl bych se ještě krátce dotknout pozměňovacího návrhu pana poslance Adámka.

Je to jenom zakládání problémů do příštích generací. Pokud by tento pozměňovací návrh byl takto přijat, nebudeme moci podpořit zákon o specifických zdravotních službách jako klub.

Bohužel takovéto případy se dějí.

Bylo by dobré, aby lidé věděli, že finanční kompenzace třeba u darování vajíček se pohybuje kolem 18 000 korun.

Čili obrovský byznys v rozsahu kolem 4 miliard korun.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený pane premiére, dámy a pánové, nebudu příliš dlouhý, pokusím se to zkrátit.

První poznámka, kterou bych rád měl, je k tomu, co říkal pan kolega Hovorka. Otázka surogátních, náhradních matek byla, a říkal jsem to na jednání výboru, opakovaně řešena, když se přijímal nový občanský zákoník. Bavili jsme se právě o problematice, jestli je udržitelná stará zásada římského práva, že matkou dítěte je žena, která ho porodila, a shodli jsme se na tom, že to je nejlepší řešení i do budoucna, že se v podstatě nedá jít jinou cestou.